Děkuji za slovo.

Podpoří ho i klub sociální demokracie. Je třeba si říci, že rozpočtové určení daní vlastně nikdy nebude úplně spravedlivé pro všechny obce.

Zdaleka neplní a daň z příjmu fyzických osob v přiznáních má stále klesající tendenci.

Je třeba si také říci, že ne všechny obce mají možnost vytvářet podmínky pro podnikání. V řadě obcí nemůže mít sídlo podnikatel, který na základě daňového přiznání odvádí daň z příjmu. To pravda je. 80 % obcí prostě takové možnosti nemá. A mí kolegové předřečníci, pan kolega Vilímec tady říká: Obce s tím senátním návrhem nesouhlasí. Jaké obce? Všechny obce? Samozřejmě že je to predikce.

To pravda je. Ještě možná stojí za to také zdůraznit, a to jsem říkal, že 30procentní příspěvek je vlastně navázán na bydliště podnikatele a ne vždy bydliště podnikatele se shoduje s provozovnou toho podnikatele. To je další věc. To je na úvahu, pokud budeme dále přemýšlet o tom, jak jinak nastavovat parametry rozpočtového určení daní. Vůbec nezpochybňuji, že by nějaký motivační prvek býti měl. Měl by být. Ale tento prvek se opravdu přežil.

Bylo tady zmíněno, že se ustavila určitá skupina pro změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Já jsem v této skupině byl také účasten. Tam se hovořilo mimo jiné v podstatě i o tom návrhu, který podával pan senátor Martínek. Já mu za to děkuji, že ten návrh podal.

Byli tam zástupci Sdružení místních samospráv. Padaly tam docela zajímavé návrhy, jak změnit určité parametry, jak jinak konstruovat rozpočtové určení daní. Pro vaši představu, Svaz měst a obcí přišel například se zvýšením samozřejmě podílu na DPH, o tom tam byla asi největší diskuse. Daň z příjmu právnických osob vázat na sídlo právnické osoby, daň z nemovitých věcí, zavedení daně z tržní ceny pozemku. Zavedení podílu na spotřebních daních, nová samostatná komunální daň. To byly návrhy Svazu měst a obcí. Proti tomu tam samozřejmě byly návrhy Sdružení místních samospráv, které navrhovalo například rozšíření struktury sdílených daní o daně ekologické, o daně spotřební.

Nebo konstantní odmítavý postoj vůči zavádění nových motivačních prvků v rámci rozpočtového určení daní. Zásada rovnosti všech obcí. Takže je vidět, že je opravdu rozpočtové určení daní poměrně složitá záležitost. Pohledy jsou různé. Samozřejmě měla by mít a musí mít nějaký výstup.

Ale znovu říkám, nikdy to rozpočtové určení daní nebude naprosto spravedlivé pro všechny obce. To asi nikdy nebude.

Děkuji. V tuto chvíli eviduji pět faktických poznámek. Připraví se paní poslankyně Kovářová.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, musím reagovat na řečnickou otázku, jaké obce s tím nesouhlasí.

Pane kolego Votavo prostřednictvím paní předsedající, můžete se podívat na tiskové prohlášení podepsané všemi předsedy krajských organizací Sdružení místních samospráv, které se nazývá Senát v roli ochránce samospráv selhal. Můžete si přečíst tento text. Když pan Votava mluvil o tom, že je potřeba, aby pracovní skupina, která byla ustanovena k rozpočtovému určení daní, pracovala, tak já nevím, co bude pracovat, pokud se přijme senátní verze.

Děkuji. Prosím s faktickou paní poslankyni Kovářovou. Prosím, máte slovo. Ráda bych reagovala na kolegu Votavu. Otázka zněla: Jaké obce nesouhlasí? Bohužel nemáme v ruce seznam. Jak vypadá příjem obcí právě v této motivační složce, případně jejich ztráty? Proč ho nemáme k dispozici? Já jsem o něj žádala a v podstatě jsem žádný seznam nedostala. Bylo mi to odmítnuto! To, že se ten motivační prvek přežil, to všichni víme. O tom se právě na té pracovní skupině diskutovalo. A náhle ze dne na den máme zrušení motivační složky.

Kolegové, měli jsme ho tady.